Knihovny přispívají k prohlubování znalostí v různorodých oblastech lidského vědění a slouží dnes k tak potřebnému rozvoji kritického myšlení. V obcích jsou knihovny často poslední funkční společenskou institucí.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se přihlašuji ke třem pozměňujícím návrhům.

Jedná se o to, že se policie dlouhodobě potýká s tím, že nemůže doplnit svoje stavy. A já jsem pevně přesvědčen a vyplývá to z toho, že je to způsobeno nízkým odměňováním policie především v prvních pěti letech, a to nejenom policie, ale i hasičů.

A je to o dvě procenta objemu prostředků na platy. Oba tyto sbory slouží veřejnosti a jejich úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu, provádět činnost kriminalistickou, technickou, pyrotechnickou, znaleckou, vědeckovýzkumnou, vysoce specializovanou činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, speciální potápěčské činnosti, chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou např. rozsáhlé průmyslové havárie, požáry velkého rozsahu, povodně, hrozba mezinárodního terorismu a věcné poskytování humanitární pomoci. Z toho důvodu podávám tyto dva svoje pozměňovací návrhy.

Já vám děkuji a budu rád v případě, že se rozhodnete tyto pozměňující návrhy podpořit. Děkuji vám. Děkuji. Pan poslanec Dolínek je tady, takže může vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, kolegyně, kolegové.

A je to věc, která by mohla trošičku připomínat minulost Poslanecké sněmovny, a to když se na nějaký konkrétní případ nějakého města uvolňovaly peníze z rozpočtu.

Tato sokolovna se dá považovat za největší jestli ne na světě, tak ve střední Evropě.

Za komunistů to tam asi dvakrát moc nemohlo vzkvétat.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Kupka, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.